Pan Jaroslav Faltýnek celý jednací den ze zdravotních důvodů, paní Lucie Potůčková celý jednací den z rodinných důvodů a pan poslanec Karel Rais celý jednací den ze zdravotních důvodů. Nyní můžeme pokračovat. Stanovisko? Zahajuji hlasování, táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Ještě se omlouvám.

Stanovisko? Zahajuji hlasování, táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto.

Zamítnuto. Stanovisko?

Stanovisko? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Stanovisko?

Stanovisko? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko?

Zamítnuto.

Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?